My jsme jako Sněmovna schválili RUD pro kraje a pro obce to vzniklo v Senátu.

Ale já si myslím, že ten návrh Senátu je velice dobrý. Tady to je a je to velice pečlivě spočítáno. A ty dopady jsou různé.

Takže ta motivace tady je ta vaše motivace. A co se stalo potom? No protože bylo společné zdanění manželů, přechodné zrušení povinnosti platit zálohy pro subjekty s maximálně pěti zaměstnanci, protikrizové opatření, mimořádné odpisy a sleva pracujícím důchodcům.

A že samozřejmě tyhle propočty jsou k dispozici.

A samozřejmě s příštím rozpočtem a debatou můžeme se vrátit k tomu a můžeme samozřejmě ty další obce vykompenzovat. Dneska je to na stole a myslím si, že ten návrh je lepší podpořit, protože podpoříme většinu obcí. Takže je tady vůle a vždycky jsme říkali, že obce chceme podpořit, a tím pozměňovákem je podporujeme. Takže děkuji. Děkuji panu ministrovi.

Čili pan kolega Kalousek s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Vaše Finanční správa pro ně vybírá daně, na které ony mají ze zákona nárok. A pokud jde o dotační titul, tak ten nedostávají od vás, zrovna tak jako ho nedostávaly od Kalouska. Ten jim buď určí, nebo neurčí Poslanecká sněmovna. Vy stále máte před očima tu soustavu krajských a místních národních výborů, kde nahoře soudruh generální tajemník rozděloval, kdo co dostane nebo nedostane, komu co ten vladař dá nebo nedá. Praha dostane! Praha nic nedostane!

My chceme, aby byla servisem, který spravuje zemi podle pravidel. Nikoliv vladařem, který vládne podle své libovůle. V tom je ten zásadní rozdíl. Nyní pan poslanec Stanjura s přednostním právem. Pak se vrátíme k vystoupení zástupce Senátu a zpravodajů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tleskat samozřejmě můžeme čemu chceme v Poslanecké sněmovně. Ale někdy ta logika fakt dostává na frak.

To je přece jasný rozpor. Slyšeli jste v jedné větě dvě čísla.

Můžeme si pak vytáhnout stenozáznam, až bude, neříkám žádné vlastní názory. Všechny obce. A to jste, milí přátelé, odmítli. Já jsem to jednou říkal. My tu analýzu nemáme, věřím tomu číslu, které řekl pan ministr financí. Vůbec tomu nerozumím. Když jim chcete pomoci, měli jste i v Senátu například usnesení vašeho výboru pro veřejnou správu, pokud vím, docela konsenzuálně, který pomáhal všem obcím. Ne, vy a vaši kolegové jste si vybrali jenom některé obce! A skutečně měníte systém. A teď já nevím.

To, co schválíte případně dneska, nebo to, na čem budete pracovat příští rok?

Tak co tam budeme řešit? Jaká je ambice té pracovní skupiny? Kdy bude platit ten nový zákon, na kterém vy chcete spolu s tou pracovní skupinou pracovat? Tak proč přijímáme dneska senátní verzi? Já tomu vůbec nerozumím.